Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předstupuji dnes před vás jako předkladatelka zákona, který má za cíl reagovat na některá nesmyslná trestní stíhání komunálních a regionálních politiků, k nimiž v posledních letech podle nás vinou zavádějící právní úpravy dochází. Zpravidla jde o situace, kdy obec upřednostnila určitý dlouhodobý veřejný zájem před prostou, z ekonomického pohledu krátkodobou racionalitou a následovalo trestní stíhání jejích představitelů. Naše novela usiluje o to, aby k takovým popotahováním už nedocházelo.